Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážení kolegové, ctěná veřejnosti.

To je něco, co už máme. To je prostě vlastnost tohoto modelu. Decentralizovaný model má zas jiné problémy. A tento tisk nám nyní ale dává nějakou možnost té databáze využít.

A právě proto my chceme o tom velmi podrobně diskutovat na výborech. Vládní návrh je optout, to znamená, ten, kdo nechce, si řekne. Ale myslím si, že to patří primárně na výbory.

A my rozhodně nepodpoříme zkrácení lhůt v tomto případě, protože je to složitá materie, o které se musí diskutovat. Děkuji. Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Ano, pan ministr. Děkuji za slovo. Zkusím pouze krátce reagovat. To, že dnes data o pacientech jsou a jsou používána už řadu let, je prostě pravdou a na tom nic nemění ani lékový záznam. Každý jsme někde pojištěncem povinně u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven v České republice. A nemyslím si, že zde dochází k nějakému zásadnímu zneužití. Je otázkou, jestli se tady vytváří taková atmosféra, že ta data musí být za každou cenu zneužita. Ano, samozřejmě nikdy nemůže člověk vyloučit úplně všechno, ale zkrátka to, že bychom tady vytvářeli nějaká nová data, která by tady nebyla doposud, tak tomu tak není.

A pokud by samozřejmě ale došlo k tomu, že pacient aktivně vysloví onen nesouhlas, tak ani zdravotnická záchranná služba tyto informace mít nebude. Takže to jenom k tomu.

Děkuji. Paní zpravodajka má zájem? Nemá zájem. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nebyl předložen.

Nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zdravotnímu jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?

Děkuji. Pane předsedající, děkuji za slovo. Navrhuji přiřazení tohoto tisku k projednání do hospodářského výboru z důvodů, které jsem předtím uvedl. Jsou nějaké další návrhy na přikázání výborům? Nikoho nevidím. Nechám hlasovat postupně o jednotlivých návrzích. Prvně budeme hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru ústavněprávnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále nechám hlasovat o přikázání výboru petičnímu. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. A poslední hlasování o přikázání výboru hospodářskému. Zahajuji hlasování.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání jako dalším výborům výboru ústavněprávnímu a výboru petičnímu.